Poprosím pana poslance Lochmana, který nás pravděpodobně pozve do Mnichova Hradiště.

Je to také podpora technického vzdělání.

Myslím, že je na Ministerstvu dopravy, abychom našli společnou řeč v této věci, ať už to bude pozměňovací návrh tady napříč politickým spektrem, nebo to bude pozměňovací návrh či úprava z Ministerstva dopravy.

Věřím, že v hospodářském výboru to brzy vyřešíme. Děkuji pěkně. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nechť rozhodne Sněmovna. Děkuji. Čili já vnímám z vaší strany dva návrhy, nicméně ten druhý chápu jako procedurální, to přerušení do doby přítomnosti pana ministra dopravy. O tom bychom podle mého názoru měli hlasovat okamžitě bez rozpravy. Co se týče zamítnutí v prvním čtení, s tím se vypořádáme na konci obecné rozpravy.

Zopakuji, co paní předsedkyně navrhla. Jednak tu z její strany máme procedurální návrh na přerušení jednání do doby přítomnosti pana ministra dopravy Martina Kupky, následně po ukončení rozpravy bychom hlasovali její návrh na zamítnutí v prvním čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový procedurální návrh? Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Nyní se vracíme do obecné rozpravy. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych se vrátil k časové ose, jak tento návrh zákona, tato novela, byla připravována. Dlouho ležela tady ve Sněmovně, nebyla zařazována, a je to transpozice evropské směrnice i s tím problémem, který tam samozřejmě je.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, čili vnímám, pane předsedo hospodářského výboru, že nedáváte žádný návrh ani na zamítnutí, ani na stažení. Děkuji pěkně. Ještě se do obecné rozpravy s přednostním právem přihlásil pan ministr Baxa. Já jenom tady solidárně s panem ministrem Kupkou chci prezentovat nejenom názor, který mi teď napsali kolegové z Ministerstva dopravy, ale který se týká i mých předpisů.

Z toho důvodu určitě je důležité, aby projednání návrhu zákona pokračovalo.